Tento fakt, a nesporný fakt, jde na vrub tehdejším vládám v čele s Občanskou demokratickou stranou. Z toho právě plyne, že politické elity již tenkrát neměly zájem vytvořit fungující státní správu. Ony ji ve své podstatě vytvořily, ale pouze pro sebe, pokud to tak vezmu, ale ne pro občany.

Do dnešní doby se sociální demokracie bije do prsou, že to byla ona, kdo vytvořil skutečně první zákon o státní službě v roce 2002.

Takže sociální demokracie se do dnešní doby vychloubá, že vytvořila první služební zákon. Ano, je to skutečně pravda. To jí nelze upřít. Má tedy pravdu. Jedná se o poměrně rozsáhlou materii, je i celkem kvalitní, nicméně to byla právě sociální demokracie, která jako první odložila účinnost tohoto služebního zákona, a později následovaly pravicové vlády, naposledy vláda Petra Nečase.

Právě poslední dvě vlády, nejprve vláda Petra Nečase a poté úřednická vláda, která byla nominována prezidentem Milošem Zemanem, připravily své verze služebního zákona. Vláda Petra Nečase připravila bravurní paskvil, tzv. zákon o úřednících státní správy, který měl jedinou kladnou věc, která tam mohla být, a to byla propracovaná analýza dopadů regulací a hotové vnější připomínkové řízení, což tento služební zákon samozřejmě v lednu pořádně neměl a komplexní pozměňovací návrh to neměl vůbec. Když se na to tak podíváme, tak v návrhu Občanské demokratické strany byla vesměs samá negativa.

Inspirace ležela zejména ve Velké Británii a tím, aby se omezil stát ještě více a státní správa se lépe nebo spíše zliberalizovala a dal se do ní soukromý sektor. To by vedlo k destrukci státní správy. Takže jsme se do té doby vůbec nikam nepohnuli a státní správa samozřejmě nefungovala. Plány tohoto návrhu zákona zhatila sama předkladatelka, tehdejší vicepremiérka Karolína Peake z Věcí veřejných a později ze strany LIDEM.

Poslanecká sněmovna sama rozhodla rozpustit, a tak na projednávání tohoto návrhu zákona vůbec nedošlo. Po předčasných volbách do Poslanecké sněmovny se o otázku služebních poměrů ve státní správě zjevně nikdo nezajímal, až na prezidenta Miloše Zemana, který to měl zřejmě jako eso v rukávu připraveno pro rodící se vládní koalici. Ten totiž již ke konci minulého roku vzkázal rodící se koalici, že nejmenuje Andreje Babiše ministrem financí, pokud nebude návrh služebního zákona projednán alespoň v prvém čtení. Rodící se koalici to zřejmě řádně vyděsilo, a proto začala narychlo připravovat, nechci říkat cár papíru, ale určitý koncept služebního zákona tak, aby mohl být projednán na mimořádné schůzi v lednu letošního roku, k čemuž samozřejmě došlo. Myslím, že to bylo několik stran, ve kterých nebylo nic moc napsáno, a už nám bylo tehdy avizováno, že když to projde prvním čtením, tak vláda připraví samozřejmě komplexní pozměňovací návrh. K návrhu, který jsme tady projednávali v lednu, se končící vláda Jiřího Rusnoka rozhodla samozřejmě vyjádřit a dala tam negativní stanovisko. Do toho všeho ještě vstoupila ona sama, když připravila svůj návrh služebního zákona a poslala ho do legislativního procesu, takže už tady máme několikátý služební zákon.

Nicméně rodící se vláda, jak už jsem řekl, tento návrh z projednávání stáhla. Již si myslím, že se zde stala chyba, protože ten zákon byl opravdu propracován a mohli jsme na něm stavět namísto toho se tady předhánět, který služební zákon je lepší a který ne. Na místo toho, aby se ten zákon vlády Jiřího Rusnoka tady začal projednávat, tak se vytvořil tzv. stín lex Babiš, se kterým přišla pravicová TOP 09, a vládní koalici tento lex Babiš samozřejmě děsí ještě stále do dnešních dnů. Vládní koalice se rozhodla, že vytvoří k poslaneckému návrhu komplexní pozměňovací návrh. Tuto pohádku bychom mohli nazvat Pohádka o rození paskvilu č. 2, když si vezmeme, že paskvil č. 1 byl samozřejmě návrh z tehdejší dílny Občanské demokratické strany.